Mám zde tři přihlášky k programu schůze. Jako první vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová se svým návrhem. Prosím.

Další přihlášku má paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové.

Podle mého programu tedy po bodu sněmovní tisk 903, protože paní ministryně Marksová si přála být přítomna při projednávání tohoto tisku.

Jako další je přihlášený pan poslanec Soukup s jeho návrhem na úpravu programu. Prosím. Dámy a pánové, budu trochu obšírnější, abych připomněl Já se omlouvám, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, protože já neslyším, jaké návrhy jsou podávány, abych věděl, o čem pak budu dávat hlasovat. Už je to delší dobu, co jsem podal ten návrh. Bilance dvanáct mrtvých, mezi nimi jedna Češka, množství zraněných.

Usiloval o zřízení tzv. islámské komise pro rodinu, což nebylo nic jiného než zavedení paralelního práva šaría, zatím jenom pro rodinné právo. Proč o tom všem mluvím?

Je to podle mne nutné preventivní opatření.